To jsou všichni lidožrouti?

Děkuji.

Problém je v tom, že se dělí na dvě skupiny. Jedna z nich platí daně a druhá ne.

Dobře, tak pan kolega Stanjura. Panu poslanci Volnému vaším prostřednictvím. Já také nehodnotím vaše projevy, jestli jsou k pláči nebo k smíchu. Fakt ne. A pak si stěžujete, že není racionální debata a věcná. Skutečně? Není. Ale musím vás pochválit za ten posun z Balkánu směrem na sever. Je to bezesporu pozitivní.

Ale nechci řešit jiný stát. Tak nám předložte, já ho nemám k dispozici, švédský zákon, ať ho můžeme posoudit a porovnat.

Tak co? Proč nemají méně než my, když to dělají tak skvěle a všichni to skvěle hodnotí? A pořád mají skoro dvojnásobek stínové šedé ekonomiky než v České republice? Nechte si to hodnocení na své kolegy, na své kolegyně. Vaše vystoupení bylo také k pláči.

Kolega Plíšek je stále na čekačce.